To je tak obrovská zase koncentrace do jednoho orgánu. Já to připodobňuji k tomu, když násilím, a není to tak dávno, byla vyrvána oblast sportu z kompetence Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikl superúřad, u kterého se od začátku vědělo, že to je trafika pro jednoho z předkladatelů toho zákona, a řeklo se: my tím řešíme financování a korupci ve sportu.

A teď jdeme prakticky tou samou cestou.

A není to první krok, kdy si vláda pod sebe stahuje kompetence, které jí nepřináleží. Tam je celá řada zásadních problémů. Týkají se třeba plánovacích smluv, které mohou omezit práva veřejnosti při změnách územního plánu. Je tam výrazná možnost omezení odvolání u soudního přezkumu. Jsou tam kauce.

Návrh zákona nevěnuje dostatečnou pozornost regulačním plánům.

Prostě regulační plán není územní plán.

A poslední. Ten zákon už samozřejmě hlavně nesplňuje to první zadání ta kritika opět zaznívá ve veřejném prostoru když jsme měli v ruce věcný záměr. Vlivem kompromisů a ústupků tam není žádný vnitřní systém, který by měl logiku. I když tedy dostupnost bydlení ten zákon fakt neřeší, i když to paní ministryně bude promovat za státní peníze v různých videích. Není to tak. Ten zákon reguluje stavební řízení a související procesy v České republice, ale nezvýší dostupnost bydlení. Tak jsem se nějak rozpovídal.

Já doufám, že v průběhu projednávání ještě svůj postup přehodnotí. Tak Ministerstvo vnitra v analýze v první fázi hovořilo o riziku zaseknutí stavebního řízení v České republice až na dva roky, k přesunu desetitisícům úředníků v rámci řízení, a to je podle mě další věc transakční náklady, které půjdou k desítkám milionů, za věc, která se bude realizovat třeba v roce 2022, 2023.

Bude zaplacen tím, že by se v příštím roce na začátku započala transformace, kterou zdědí již teď dluhy zatížená budoucí vláda, potažmo celá Česká republika. Podle mě to je velmi nezodpovědný postup. Předkládajícím ministerstvem je Ministerstvo pro místní rozvoj, a agenda zákona tedy logicky patří pod výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Ministerstvo s tím tedy nesouhlasilo, že by ten návrh mohl vůbec zpravodajovat někdo ze skupiny konstruktivních kritiků, nebo někdo, kdo se tím zabývá, na výboru, kde je skupina pro nový stavební zákon, kde se připravuje, a o tom paní ministryně ví, i ten komplexní pozměňovací návrh. Takže zcela účelově došlo k revokaci a toto nám bylo odebráno.

Pokud toto neprojde, budu trvat na tom, aby došlo ke změně garančního výboru zpět na výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, kam ta legislativa náleží. Bude tedy návrh toho, aby se garančním výborem stal, jak to správně má být, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Organizační výbor samozřejmě nemůže změnit garanční výbor. O tom budeme hlasovat. To byla jenom faktická poznámka po procesní stránce.